prvé čtení Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře.

Změn není mnoho.

Jednak jde o přiznání práva na přístup k obhájci a na informování třetí strany o omezení osobní svobody a komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady zatčeným a zadrženým osobám již od okamžiku omezení jejich svobody.

To je vše.